Děkuji, paní místopředsedkyně. Krásné dopoledne, dámy a pánové. Společně s ministrem zahraničních věcí vám předkládám k projednání a schválení návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice, který schválila vláda dne 9. března 2022.

Česká republika byla požádána Slovenskem, aby převzala roli vedoucí země ve slovenském bojovém uskupení.

Nyní zůstává na místě skupina do 50 osob, která zabezpečuje chod základny.

Financování navrhovaného působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na Slovensku bude zabezpečeno z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Celkové náklady se odhadují na 540 milionů korun, nicméně s ohledem na ještě probíhající jednání se slovenskou stranou a možný nárůst inflace nelze vyloučit, že tato částka nebude konečná. Závěrem bych chtěla dodat, že nasazení našich vojáků na Slovensku má silný politický a praktický výraz solidarity a ochoty naplňovat závazek kolektivní obrany. Navrhované působení bude vysoce hodnoceno na mezinárodní úrovni a posílí už tak nadstandardní vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou. V závěru mého vystoupení mi dovolte, dámy a pánové, abych poděkovala oběma předsedům výborů pro obranu, zahraniční věci a bezpečnost obou komor parlamentu za to, že svolali výbory, tak jak vlastně co nejrychleji mohli, pro to, abychom dnes na této schůzi mohli finálně mandát schválit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní ministryně.

Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 180/1.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, na úvod mi dovolte poděkovat paní ministryni za přednesení návrhu a také úvodem bych chtěl říct, že já a za ANO my tyto kroky podporujeme, a dovolte mi tedy uvést zpravodajskou zprávu. Severoatlantická aliance již v roce 2016 začala posilovat společnou obranu podél celého západního křídla.

V té době se jednalo o přiměřenou reakci na změněné bezpečnostní prostředí vyvolané agresivními kroky Ruska vůči Ukrajině. I přes výše uvedené opatření doplněné připraveností a odhodláním NATO vést s Ruskem smysluplný dialog za účelem zvýšení transparentnosti vojenských aktivit a snížení rizika incidentů se bezpečnostní situace ve východní Evropě postupně zhoršovala a dne 24. února letošního roku vyvrcholila bezprecedentní vojenskou agresí Ruska proti Ukrajině. Slovensko, Maďarsko, Rumunsko i Bulharsko jsou státy na východní hranici NATO, které však dosud byly od nejvýznamnějšího potenciálního zdroje možného vojenského ohrožení odděleny územím partnerské Ukrajiny. Se zahájením ruské invaze na Ukrajinu se bezpečnost těchto zemí prudce zhoršila.

Z vojenského pohledu se jedná o přítomnost, jejímž hlavním cílem je posílit schopnost odstrašení prostřednictvím viditelného projevu alianční solidarity zahrnující odhodlání bránit ostatní členy NATO. Napadení hostitelské země by tak díky přítomnosti aliančních sil pro agresora podstatně zvýšilo riziko vyvolání válečného konfliktu se všemi politickými, vojenskými a hospodářskými dopady.